Právo hlasovat v referendu má každý občan České republiky, který nejpozději v den konání referenda dosáhl zletilosti. Rozhodnutí v referendu je přijato, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina hlasujících, jestliže se zároveň referenda zúčastnilo alespoň 20 % občanů České republiky oprávněných v referendu hlasovat.

Pokud budeme žít ve stranické oligarchii, která bude monopolně za občany rozhodovat, nikdy občany k odpovědnosti za vlastní zemi nevychováme.

V přímé demokracii žijí po staletí Švýcaři.

Úvaha byla a je vedena jinak: Jsme si rovni v právech i povinnostech? Ano. Proč? Během více než dvacet let jsme si vládu elit bez odpovědnosti již vyzkoušeli.

Prosím vás všechny, kolegyně a kolegové, pojďme konečně posunout zákon o referendu ve schvalovacím procesu.

Já také děkuji a prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodaje a navrhovatele.

Takže návrh na změnu zpravodaje byl přijat. A já tedy poprosím paní poslankyni Válkovou, aby přednesla zpravodajskou zprávu, a prosím kolegyně a kolegy o ztišení, abychom opravdu dobře mohli vyslechnout paní zpravodajku, která se ujala zpravodajování jako náhradní. Děkuji, paní předsedkyně.

To je za mě zatím všechno. Děkuji vám.

Nyní tedy prosím pana poslance Sílu, aby se ujal slova. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl vyjádřit také k obecnému referendu a chtěl bych poznamenat, že pokud chceme hovořit o obecném referendu, musíme nejdříve definovat, co to je a proč to je zásadní podmínka autentické demokracie, jejíž definice je forma vlády, ve které se podřizuje menšina většině a je uznávána svoboda a rovnoprávnost občanů.

Ve skutečnosti vychází z klasického liberalismu se třemi základními právy, která jsou dána bohem právo na život, právo na svobodu, právo na ochranu soukromého majetku. Vylučuje však pozitivní práva jako například nejrůznější nároky na vzdělání, zdravotní péči a sociální péči. Zastupitelská demokracie jako taková byla uvedena už ve starověku a již Aristoteles doporučoval systém s názvem politeia, kdy existovala menší skupina volených představitelů, kteří získávali mandáty ve svobodných volbách nebo losem, a byly tyto mandáty ale velmi krátké, maximálně jeden rok.

Po volbách si tyto politické strany mohou nadělat koalice a pak se vymlouvat, proč nemohly splnit, co slibovaly před volbami, protože koaliční partner nesouhlasil. Zastupitelská demokracie tímto mechanismem neguje vůli voliče.